Prosím o předání paní zpravodajce. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, my jsme sice obdrželi jakési návrhy na usnesení tuším ve dvou podobách, dnes ráno jsem je viděl Tak to se už ke slovu nedostanu nikdy. Pane předsedo, já jsem optimista. Věřte, že dostanete. Děkuji, pane předsedající. Ty návrhy jsme si přečetli, byly nám poměrně jasné. Nicméně teď v podrobné rozpravě tady byla načtena řada dalších návrhů a i ty, které jsme dostali písemně, byly načteny v jiném znění se změnami, které tam zaznamenány nebyly. Jsem tady poměrně zkušeným poslancem, ledacos dokážu sledovat, dokonce si dokážu i poznamenávat. Ale v té rychlosti nebylo možné si věci poznamenat tak, abychom s čistým svědomím věděli, o čem hlasujeme. Já žádám, aby ty návrhy byly poslancům a poslankyním předloženy písemně. Děkuji panu předsedovi. S další řádnou přihláškou s přednostním právem se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Já jsem teď tuto věc konzultoval a pravdou je, že zde padla celá řada návrhů na usnesení.

Abychom dokončili podrobnou rozpravu, po ukončení podrobné rozpravy abychom tento bod přerušili a přerušili ho do úterý do 14 hodin tak, aby první bod v úterý mohlo být hlasování o tomto bodu. Do té doby aby poslanci měli k dispozici písemné texty těchto navržených usnesení. Děkuji panu předsedovi za jeho návrh. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Opálka, po něm pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedající, já mám procedurální návrh, aby jednání nebylo ukončeno po podrobné rozpravě, ale v podrobné rozpravě, aby mohly být ještě využity případné pozměňující návrhy k návrhům, které budou písemně předloženy. Děkuji. To je procedurální návrh, pane poslanče, prosím, o kterém chcete hlasovat teď?

Abychom přerušili jednání v podrobné rozpravě, ne po podrobné rozpravě. Děkuji. Velmi rád podrobnou rozpravu dokončím, a proto se ptám, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

Nic proti žádosti komunistů, nicméně těch návrhů zas nebylo tolik. Já chápu, že pro některé, kteří jsou dobří ve čtení, já o něco horší, v porozumění textů to může být problém. Ale je to prostě schválnost, nic jiného to není. Klidně to můžeme přerušit, ty dva návrhy, které zazněly nad rámec toho, co už se řeklo v obecné rozpravě, a nejenom dneska, ale i předchozí dny, klidně to může být. Ten spor, jestli je, nebo není rozprava přerušena, je skoro jedno. Jenom jsem chtěl říct, že jsme schopni dneska hlasovat, jsme schopni porozumět textu, aspoň mnozí z nás. Ale chápu, že někdo o tom hlasovat prostě nechce, tak to chce odložit. Zas těch návrhů tolik nezaznělo.

Děkuji panu předsedovi teď už opravdu. S dalším přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dámy a pánové, poslanecký klub TOP 09 je také samozřejmě připraven, když se tak rozhodnete, hlasovat ihned. Když budeme předpokládat dobrou vůli, a já bych ji předpokládat chtěl, najít co nejširší většinové stanovisko Poslanecké sněmovny, která svým způsobem dá mandát vládě České republiky, tak máme přece, pane kolego, dostatek zkušeností i z mezinárodních jednání, jak dlouho a obtížně se hledá společná pozice, třeba jenom na jednom jediném slůvku. Budemeli hlasovat teď nebo za dvacet minut, budeme hlasovat o těch formulacích tak, jak byly předneseny, způsobem ber neber. A já bych chtěl věřit, byť jsem možná naivní, že si někdo přes víkend rozmyslí pozměňovací návrh k tomu návrhu, kde opravdu jedno nebo dvě slova, která budou pozměněna a budou přijatelná pro nás pro všechny, umožní, aby ta pozice byla co nejširší. Protože to takhle probíhá. Protože tyhle zkušenosti přece máme při formulování pozic. Tak možná překvapivě doporučuji nejenom návrh pana předsedy Hamáčka, ale i pozměňující návrh pana poslance... Opálky. Promiňte, pane kolego, známe se jenom dvacet let. Děkuji panu předsedovi. S dalším přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Děkuji. Jenom dvě poznámky.

A pokud někdo navrhuje změny rozpočtu na obranu, tak si myslím, že nejsme v situaci, abychom teď zavázali vládu nebo doporučili vládě hýbat s naším obranným rozpočtem. Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.

Bod přerušit po ukončení podrobné rozpravy, přesně tak. Dobře, budu vstřícný a přerušuji na základě žádosti pana Opálky a pana předsedy poslaneckého klubu teď, aniž bych ukončil podrobnou rozpravu. Přerušuji tento bod do úterý, kdy v něm budeme pokračovat.

Ale v tom případě je potřeba, pane místopředsedo, abyste zařídil, aby návrhy usnesení tak, jak byly přečteny v podrobné rozpravě, aparát Poslanecké sněmovny namnožil, dodal co nejrychleji poslaneckým klubům. Je pátek jedna hodina, pravděpodobně velká část poslanců odjede během pátečního odpoledne, takže v pondělí by kluby měly příležitost si na to sednout, pokud si chtějí ta stanoviska nějak sladit. A je potřeba, aby co nejdřív aparát Sněmovny doručil tyto návrhy usnesení na jednotlivé poslanecké kluby. Děkuji. Jménem vedení Poslanecké sněmovny slibuji paní zpravodajce, že to zařídíme. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Borka? Ne, takže odmazávám.